Já se moc omlouvám za své pochybení. Potom dávám návrh, v případě, že neprojde, na vrácení k přepracování.

Ne, nehlásí se, už to bylo řečeno.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Zpravodaj předložil návrh k projednání petičnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme hlasovat o přikázání petičnímu výboru, a to v hlasování pořadové číslo 109, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání petičnímu výboru. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů, tedy na 90 dnů, a to v hlasování pořadové číslo 110, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru petičnímu. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 25.